Dámy a pánové, já vám přeji krásný den. Jménem poslaneckého klubu Úsvit Národní koalice vás žádám o předřazení bodu číslo 64, sněmovního tisku 620, a to jako první bod dnešního jednání Sněmovny. Jde o náš návrh ústavního zákona, který by umožnil občanům České republiky v referendu rozhodnout o setrvání České republiky v Evropské unii. Dnes a zítra pan premiér jedná s ostatními představiteli Evropské unie o odchodu Velké Británie. Vedení Unie již o víkendu volá po rychlém odchodu Spojeného království z Evropské unie, aniž by si nejdříve zametlo před svým vlastním prahem. Je to cesta, jak reformovat nefunkční byrokratický moloch Evropské unie a vrátit ji zpět před Lisabonskou smlouvu, jak reformovat Evropskou unii, která v současné době funguje na systému směrnic, nařízení a diktátu. Je to cesta k cíli, který se jmenuje funkční ekonomická a celní Evropa, volný pohyb osob a zboží, avšak bez zbytečného byrokratického bruselského diktátu. Britové nejsou dezertéři, jak prohlásil předseda Evropské komise Juncker, ale jsou to lidé, kteří měli odvahu se Bruselu postavit.

Pokud nějaký stát nesouhlasí s direktivou Bruselu, ať už například v rámci migrační krize, odmítání bezvízového styku s Tureckem nebo dalších stovek nesmyslných nařízení, která bruselští úředníci produkují, stává se terčem výhrůžek.

Tohle není ta Evropa, kterou jsme si přáli. Současná Evropa je impérium, které ignoruje jakoukoliv kritiku a suverenitu jednotlivých států. Britové měli odvahu. My nesmíme nyní Velkou Británii ztratit. Musíme je naopak všemi prostředky podpořit. České referendum o setrvání České republiky v Evropské unii je tou nejlepší podporou nejenom pro Velkou Británii, ale i pro celou reformu Evropské unie.

Já se omlouvám, ale požádám kolegyně a kolegy o ztišení, aby bylo rozumět vašemu návrhu. Prosím.

Před pár měsíci v rámci opozičního okénka jste umožnili jeho zařazení na program Sněmovny a pak se jen díky obstrukcím neprojednal. Prosím, podpořte zařazení tohoto bodu na program Sněmovny, ukončete pokrytectví tím, že se budeme tvářit, že tento návrh není. Ukončete to pokrytectví, že nechcete vlastním občanům dát právo rozhodnout o budoucnosti nejen České republiky, ale také celé Evropy. Nebraňte, aby Češi a Moravané mohli opět narovnat svá záda a se ctí se rozhodnout, zdali zůstat, nebo z Evropské unie odejít. Číslo bodu je 74, sněmovní tisk 620. Děkuji. Ještě přečtu náhradní karty. S náhradní kartou 22 bude hlasovat paní poslankyně Hubáčková, s náhradní kartou číslo 3 pan poslanec Zemánek a s náhradní kartou číslo 54 pan ministr Brabec. Nyní s přednostním právem pan předseda Faltýnek. Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Dovolte, abych jménem poslaneckého klubu ANO, jak už jsem avizoval na jednání grémia, navrhl nové zařazení bodů, zákonů, do bloku druhých čtení.

Tyto zákony zařadit do bloku druhých čtení bez přesné specifikace času.

Tento bod současně navrhuji zařadit pevně na středu 29. 6. jako třetí bod našeho jednání, to znamená po novele zákona o vlivu staveb na životní prostředí. Děkuji. Ve vašem návrhu, pane předsedo, čtu, že chcete potom dát hlasovat o každém návrhu zvlášť. Ano, dobře. Dále s přednostním právem pan předseda Sklenák. Po něm pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Stanjura. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Děkuji za slovo.

Navrhuji zařadit do pořadu schůze, nikoli pevné zařazení. Děkuji. Nyní tedy pan předseda Kalousek s přednostním právem. Prosím.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Vždycky jsme tu vyslechli statutární zástupce příslušných institucí, ale nikoliv jejich subalterní podřízené. Za předpokladu, že by to Sněmovna schválila, tak bych pokládal za naprosto legitimní, abychom následně třeba na nějaké z dalších schůzí vyslechli postupně odstupující významné funkcionáře Finanční správy a Celní správy, kteří odstupují, protože už v tom nepořádku nejsou schopni pracovat.

Děkuji. Nyní tedy pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Černoch.